Skutečně těch prvních 30 dní a vím, že je náročných, složitých, a klobouk dolů před všemi, kteří to dobře zvládají je ale bohužel ze strany vlády dost chaotických a doplněných zmatky. Když sami členové vlády používají slova, jako že jsme ve válečném stavu, v situaci, ve které jsme nikdy nebyli, tak jsou to přesně ty chvíle, kdy má být jasné vedení, jasné vize, jasné rozhodování, a odůvodněné, a za tím si stát. Čeho jsme ale svědky?

Jak u takového jednoduchého rozhodnutí vláda třikrát tipuje, kdy se to seniorům bude hodit nakupovat.

Navíc to je mnohdy prezentováno tak, že když to projedná vláda, tak už to platí, přestože rozhoduje v těch případech Poslanecká sněmovna.

Tak jak to v tom vypadá, tak bohužel v těch zákazech je vláda razantní, ale v tom uvolňování a v plánech do budoucnosti už zdaleka tak výkonná není.

Ale opět.

Pořád jsou potíže u zdravotníků. Ne všichni mají ochranné prostředky v kvalitě, kterou mají mít.

Ještě jsem, musím říct, dost zmatený z toho, jak vláda striktně zakázala, zablokovala, zavřela, a pak tak po kouskách, jako bychom snad za každé uvolnění měli být vždycky speciálně vděčni a děkovat, uvolňovala.

Dobrý krok.

Tu se ozvou další, tak se uvolní další kousek. Ale chybí tomu logika. A přitom zasahujeme do práv jednotlivých lidí. Přitom zasahujeme a nesmírně tím poškozujeme střední třídu, tu, která je pilířem každé svobodné, demokratické společnosti. A zasahujeme tou obrovskou nejistotou. Kdyby byla jasná rozhodnutí, jasný plán, tak s tím se mnozí dokážou vyrovnat.

Jak se s tím vypořádali starostové, kteří prostě v první linii stojí a tu odpovědnost nesou, tak jako dokázali zajistit místo státu dezinfekci pro své občany, tak jako dokázali zajistit roušky, jako dokázal Liberecký kraj zorganizovat výroby statisíců nanoroušek pro své občany a lidi v první linii, tak tak si poradili i starostové. Ale proč tímto způsobem vláda rozhoduje? Přitom ten stav, který Ministerstvo zdravotnictví svým předchozím rozhodnutím zavedlo, měl končit 11. dubna.

Bere to energii tam, kde ta energie pak chybí. Ta energie, která chybí k tomu, aby se pomáhalo lidem. V materiálu, který jsme dostali, sněmovním...

Chybí tam data o tom, co ztrácíme tím, že je nouzový stav zaveden.

Jenom víme, že prostě zastavili jsme celou společnost a vy se, lidé, nějak postarejte.

Děkuji za pozornost.

Možná by tu mohlo být víc lidí, protože já bych chtěl využít svého přednostního práva, nevystupoval jsem v této části debaty, a zareagovat na paní profesorku Válkovu. Jsem rád, že premiér, který řekl, že neví, co neziskový sektor dělá, že asi nic nedělá, se pak za to omluvil, a vlastně jsem i v určité rovině rád, že to tady paní profesorka jakýmsi způsobem uvádí na pravou míru, nebo kdybych to řekl lidově, tak žehlí.

Ony zareagovaly poměrně okamžitě, neziskové organizace v tom segmentu, a pracují nezištně. Propojily lidi a snaží se aktivizovat občanskou společnost. A ta role bude stále důležitější. To je to a).

Neziskový sektor nedostal ještě peníze, které mu byly přislíbeny v rámci rozpočtu na tento rok, peníze na svůj provoz.

Přitom musí taky platit komerční nájmy.